V pořadí pan předseda Kalousek, pan předseda Stanjura, pan předseda Bartošek. Prosím pane předsedo, máte slovo. Paní ministryně, vy jste hrdě prohlásila: sociální demokracie zrušila druhý pilíř, tak jak slíbila, a sociální demokracie plní své sliby. No, v tomto případě ano, ale ona také sociální demokracie slíbila, že v tom minulém období předloží vláda svoji vlastní penzijní reformu. Utekly čtyři roky a skutek utek'. A ten slib se opakuje v tomto programovém prohlášení, kdy si můžeme přečíst, že penzijní reforma je prioritou této vlády, dokonce je tam napsán hlavní instrument té penzijní reformy podle mého názoru zcela nesmyslně, že hlavním instrumentem je oddělení důchodového pilíře od státního rozpočtu.

A ještě jednu poznámku k sociální demokracii na Slovensku.

To prostě bude vždycky trochu bolet. Těch možností je řada, ale bude tam vždycky platit jedna věta politicky nepříliš populární: Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti. A na to jste milí kolegové z vládních lavic příliš populističtí a příliš politicky zbabělí. Nevěřím, že něco takového jste schopni. Pokud budu překvapen. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Mě netěší, že musím vystupovat teď s přednostním právem, protože paní ministryně, místo aby v obecné rozpravě odpovídala na pět konkrétních dotazů mého kolegy pana poslance Bauera, tak nechá uzavřít tím, že nevystoupí, obecnou rozpravu, neodpoví na ani jednu z těch otázek a jenom zaútočí. Tak pár poznámek k těm novým tématům. Někteří se nám smáli, teď už i Ministerstvo financí. No dobře, ale my to nepodpoříme, ale když se na to podíváme, vy jste říkala fiskálně zodpovědně, tak odhadovaný pozitivní dopad této daně je kolem jedné miliardy korun.

Zadruhé věk odchodu do důchodu. Vlastně nic.

Ale ta střední třída je ta, která pociťuje největší změnu co změnu? Pokles příjmů při odchodu do penze. A nad tím se musíme zamyslet.

Pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Já v jedné věci navážu na svého předřečníka. Paní ministryně, je skutečně fér, chceteli vést férovou diskuzi, abyste reagovala v době, kdy vystupují poslanci, kteří nemají přednostní právo.

Je potřeba si tyhlety věci spojovat. A rýpla jste si do poslanců, tak mně nezbývá, než vám to částečně vrátit v tom, že jste říkala: týká se to poslanců a jejich důchodů patrně. Milá paní ministryně, vy z vašeho ministerského platu si také dokážete v současné době ušetřit na svůj důchod. To, proč to tady řešíme, to je právě proto, že myslíme na lidi, kteří chodí do fabrik, jsou v zemědělství, mají nízké příjmy, a až půjdou do důchodu, tak proto se ptáme, z čeho se to bude financovat. Protože jestliže to nevyřešíme teď, tak právě tito lidé budou ohroženi sociální chudobou v důchodech.

Děkuji. Tak to byly přednostní práva, rozprava byla ukončena. Závěrečné slovo pana zpravodaje je ještě před námi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Velmi stručně. Nejprve bych si dovolil doporučit těm, kteří se ohrazovali proti mé faktické poznámce, kterou jsem nabádal, abychom se drželi věci, aby si přečetli stenoprotokoly, o čem všem ta rozprava byla. Jinak tedy kdybych měl shrnout obecnou rozpravu z pohledu zpravodaje, tak konstatuji, že nebyl podán ani návrh na dopracování, ani návrh na zamítnutí. Naopak byl podán návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.